A to je přesně ono. Muž a žena jsou jediní disponováni k tomu, že prostě stačí jenom jejich rozhodnutí, a zajistí pokračování rodu.

Vrátím se k tomu právu a dispozici. Já chci být rodičem, chci být v manželství, ale to neznamená, že k tomu automaticky jsem disponován.

A ať mohou občané, kteří jsou sexuálně orientovaní na stejné pohlaví, nejsou v naší společnosti vůbec nijak diskriminováni.

To bych jsem poslední, kdo by jim to chtěl upřít.

Další si nechávám, pokud návrh projde do dalších debat, třeba ve druhém čtení. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.